A dovolte, abych začala okřídleným: Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil, protože tak by se daly popsat kroky vlády v posledních dnech.

A jak to celé bylo si zopakujme.

Tyto informace způsobily propad akcií ČEZu, Komerční banky, České spořitelny a dalších o celkových 31 miliard korun. Prosím, paní předsedkyně, můžete pokračovat.

A to tady vůbec nechci komunikovat možnost, že by tyto kroky byly účelové.

Nebyla by to vládní pětikoalice, pokud by totiž tomu byl konec. Sláva! Aspoň jedna dobrá zpráva v záplavě těch špatných.

Tak tohle snad už není myšleno vážně.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Omlouvám se, pane předsedo, že vás ruším.

O tuto částku tedy přišli akcionáři těchto firem, zejména českého státu, potažmo čeští občané, během pár hodin o to přišli pouze kvůli těmto hloupým nekompetentním a neuváženým vyjádřením nejvyšších představitelů vládní pětikoalice Petra Fialy.

Jde tedy o opakovanou ukázku mimořádného diletantismu představitelů vládních stran, poškozujících Českou republiku, její firmy a občany. A nebylo to náhodou účelové vyjádření, které mělo někomu způsobit prospěch? V případě, že by se tímto způsobem, a bylo to takto, jednalo například ve Spojených státech, tak tam hrozí samozřejmě za taková kurzotvorná vyjádření mnohaleté těžké tresty a je to samozřejmě kriminální čin. Na tomto příkladu je jasně vidět, jak moc v českém právním řádu chybí ustanovení o hmotné a trestní odpovědnosti politiků, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD už od doby jeho založení.

Je to neuvěřitelná blamáž a já se ptám, jaké škody ještě chce vaše vláda způsobit.